Budeme pokračovat v jednání, které jsme přerušili z důvodu nepřítomnosti členů vlády.

Nemá zájem? Už jsme tak daleko.

Vážení kolegové, vážené dámy, vážení pánové, dnes řešíme bod uzákonění pěti týdnů dovolené, tedy navýšení stávajících čtyř týdnů o jeden. V okamžiku, kdy my řešíme tento bod, který dopadne především na střední a menší podnikatelské firmy v České republice, tak tyto firmy řeší opravdu úplně jiné věci.

Když se podívám do korespondence, která mi chodí, tak tam konstatují stav, jakým v tuto chvíli probíhá státní podpora. Dotace Antivirus, která tady byla mnohokrát řečena, zatím oficiálně do konce dubna, nikdo nic neví, co bude dál. Možná paní ministryně by věděla, mohla by jim dát naději, ale oficiální informace nejsou. Nevím, jestli víte o tom, že jednou z podmínek, když chce dostat firma podporu Antivirus, tak musí podepsat, že zaměstnance nepropustí následující tři měsíce.

Další dotační tituly, dotace COVID Nájemné, Výzva 3. Poslední podpora za 10., 11., 12. měsíc roku 2020 nepřišla, nikdo nic neví. Uzavřené provozovny, poslední podpora za říjen, listopad, prosinec, začátek ledna opět nepřišla, nikdo nic neví. A jak už jsem řekl, v tento okamžik my podnikatelskému sektoru nakládáme další břemena. Bývalo dobrým zvykem, že podobná témata byla projednávána na tripartitě a strany tripartity se snažily dosáhnout shody. V tomto případě k žádnému podobnému jednání nedošlo, a nedošlo k tomu z toho důvodu, že předkladatelé tohoto zákona dobře vědí, že by podporu na tripartitě nezískali. Já bych vám teď přednesl stanovisko těch, kteří se k té věci mají co vyjádřit a jejichž hlasy zatím nebyly slyšet.